Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Ten, kdo se podíval do toho seznamu interpelací, ví, že ty Vrbětice jsem měl rozdělené na čtyři části premiér, ministr vnitra, ministr obrany a ministr financí. Zdá se, že už na ty další dvě bude těžce docházet. Ty finanční prostředky, které schválila vláda, týkající se činnosti, provozu, související s likvidací této události, ty finanční prostředky byly stanoveny s výhledem tohoto jednoho roku? Nebo v případě, že dojde k jakékoliv situaci, která prodlouží tuhle tu záležitost, bude stát ještě finančními prostředky na tom participovat? Pan ministr má dvě minuty na odpověď. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ta zpráva dobrá není.

My jsme se s panem vicepremiérem a ministrem financí Babišem opět seznámili na místě samém s rozsahem té katastrofy a já se obávám, že k těm 50 milionům, které tam utratíme v prvním pololetí, budeme potřebovat další finanční prostředky pro druhé pololetí.

To znamená, pokud má dojít k plošné dekontaminaci tohoto areálu, aby byl schopen plnit veřejnou funkci nebo abychom byli schopni ho prodat, tak tam stát bude muset v budoucnu dát další finanční prostředky.

Příjemné dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně, kolegové.

Vážený pane ministře, údajně existuje ve vašem resortu a ve vašem trezoru plán na výstavbu dalších jaderných bloků v České republice. Pokud je to pravda, prosím o zveřejnění tohoto plánu. Pokud tomu tak není, prosím alespoň o vaše stanovisko k této problematice. Děkuji vám za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

To, co je zajímavé na tomto případě, je skutečnost, že se mluví dokonce o organizované kriminální činnosti, kdy nepotřebný a vyřazený majetek byl přes státní podnik dále přeprodáván.

Podle mého názoru je problémem celý systém nastavený v resortu Ministerstva obrany, kde se nevyžaduje a kde je prakticky nedohledatelná osobní odpovědnost. Chci se zeptat, pane ministře, zda a jak reagovala Vojenská policie v tomto případě, jak reagovalo Vojenské zpravodajství a také Inspekce Ministerstva obrany. A také, zda je jistota v tom, že prodej nepotřebného majetku, který, jak se ukazuje, je jinde velmi potřebný, nebude v budoucnu scházet a zda takzvaná optimalizace zásob a skladového hospodářství nepřináší další problémy. Chci pouze připomenout, že se celkem vyřadilo přes 12 tisíc položek v celkové hodnotě ve výši jedné miliardy korun. Prodejem bylo získáno 280 milionů korun. Závěrem se chci zeptat, pane ministře, na přijatá konkrétní opatření přijatá ve vašem resortu obrany, vyplývající z této kauzy. Děkuji za vaše odpovědi.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, děkuju za tuto koaliční interpelaci v situaci, kdy probíhá vyšetřovaní, a v situaci, kdy je dost obtížné komentovat to, co se dělo, děje, a už vůbec ne to, co se případně dít bude. Takže musím být trošku obecnější.

Vidíme titulky o tom, že ministerstvo neumí hospodařit, že ministerstvo má chaos v tom či onom.

Čili bylo by docela fér tohle to oddělovat.

A u počátku tohohle toho celého byl prostě i výkon, nebo řekněme činnost Vojenské policie a samozřejmě i příslušného zpravodajství. Já to skutečně nemohu dál komentovat. My jsme o celé té akci věděli. Věděli jsme o ní už od prvních týdnů mého osobního angažmá na Ministerstvu obrany a mělo to pro nás řadu nepříjemných důsledků, protože jsme nemohli v ničem postupovat tak, abychom třeba zamezili některým věcem, a zároveň jsme měli obavy, že někteří lidé by mohli, řekněme, páchat činy, které lze označit za trestné. Já nebudu udělovat žádné interview v této věci, protože jak jsem řekl na začátku, ta věc je ve vyšetřování, a proto nemohu ani teď, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, říci přesně, jaké vyvodíme důsledky. Ale mohu vás ujistit, že podnikáme všechny kroky ve všech ostatních případech, kde jednat můžeme, aby k takovýmhle věcem nedocházelo.

To skutečně nespadá pod kompetenci tohoto vedení ministerstva. Děkuji panu ministrovi. Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. Vy jste ministr obrany a jste zodpovědný za resort. Já jsem se ptal, co se tam vlastně děje. Co se děje na resortu.

Ale chápu, že pokud probíhá vyšetřování, některé detaily nemůžete říct. Prosím, pane ministře. Děkuji. Samozřejmě že došlo k poměrně zásadním personálním změnám, které potom samozřejmě byly interpretovány jako různé čistky a hony na čarodějnice.